Umím pochopit, když se prostě řekne: nechoďte tam, je to zakázáno z nějakých důvodů. Ale problém je v tom, že podobné shromáždění, možná ještě větší a nebezpečnější, je prostě povolené.

Děkuji a nyní pan předseda Rakušan, připraví se paní předsedkyně Pekarová. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane ministře, nám je samozřejmě také líto, že tak důležitá materie se probírá v tak pozdní hodiny, a trochu jsem vnímal takové kroucení hlavou v těch vládních lavicích, jako bychom tady už těmi našimi povídačkami někoho zdržovali a podobně.

Za prvé bych chtěl vládu ocenit za to, že s nějakým plánem přišla. Ano, to je určitě správně. My jsme vládu vyzývali, aby s takovým plánem pokud možno přišla už předtím, než nás poslance bude žádat o prodloužení nouzového stavu.

Já mám malinko pocit, že je to jízdní řád do nějaké stanice, jejíž jméno neznáme, nevíme, jak ten vlak pojede rychle, nevíme dokonce, v kterých těch stanicích bude stavět, a je to tak trochu slepý jízdní řád. Je to pochopitelné z toho úhlu pohledu, že ta situace je samozřejmě těžká, vaším prostřednictvím, jak říkal pan kolega Brázdil, a určitě se v ní neorientujeme lehce.

My jsme chtěli slyšet, k čemu a k jakým datům, k jakým modelům se ta očekávání vlády vztahují, za jakých okolností vy například se vrátíte k některým přísným restriktivním opatřením, která právě teď uvolňujete. To je přece to, na co se vás, pane ministře, tady od začátku ptáme. My se ptáme, jak ty prediktivní modely, které jste nastavili, vypadají, k čemu se vztahují.

To je přece to, na se vás tady celou dobu ptáme, a tomu se přece musí přizpůsobit i vaše strategie. Pokud mluvíte o jízdním řádu, musíme vidět cíl nebo metu, ke které veškeré naše úvahu vztahujeme. Pokud nám tu metu neřeknete a pokud pouze mluvíte o tom, že máte připraveny scénáře, tak je to prostě nevypovídající informace a my jsme nechtěli a troufám si říct, že i pan kolega Bartoš nic jiného slyšet než to, jaké ty scénáře jsou, jaká data máte, jaké modely máte připraveny pro kterou situaci. Proč ty informace nemáme?

Vy jste sám, pane ministře, tady řekl, že nechcete podléhat v rámci toho rozhodování nejrůznějším lobbistickým tlakům některých zájmových skupin. Tak se prostě jednoznačně dělo.

To byla ta situace, kterou vy jste připustili a ve stejné chvíli jste ještě nepouštěli farmářské trhy. V té chvíli jste ještě nepustili malé provozovny. A já se ptám mělo to opatření nějakou logiku? Byl to prostě nějaký experiment, byla to součást vašeho plánu, anebo jste prostě vyšli vstříc nějaké lobbistické skupině, která si přála otevřít hobby markety? Ve stejnou chvíli, kdy potom premiér Babiš řekne, že na ty kostely jste vlastně před velikonočními svátky, těmi největšími církevními svátky v církevním roce, tak trochu zapomněli.

Jaký je mezi tím rozdíl? Já nevím. Ale to jste nám tady nikdy neřekli. Otevřeli jste malé provozovny, zapomněli jste na to, že lidé podle toho platného nařízení do nich v té chvíli nesměli vstupovat.

Ptali jste se těch starostů na městech a obcích, jestli vůbec ty školní budovy unesou ta nařízení, s kterými vy jste přišli? Zda je to vůbec prakticky proveditelné, anebo je to jenom hra na nějaké nařízení, které potom finálně stejně nebude respektováno, protože ty školy na to prostě kapacitně nebudou mít. Starostky a starostové z celé republiky nám říkají: museli bychom narychlo dát nějaké buňky před školu nebo přistavovat další patro školních budov, protože je to jednoduše neproveditelné. A ještě si dovolím říct jednu poznámku. Žáci na druhém stupni škol nebudou chodit do školy ve chvíli, když vy otvíráte podle vašeho plánu, který jste představili, velké supermarkety. Umíte si představit, jak to dopadne? Kam ti žáci, kteří v té době ještě budou mít volno, budou chodit? Ti žáci toho druhého stupně?

Pan doktor Prymula dále říká, že hranice nejsou zavřené cituji jsou jen prakticky neprostupné. To byly opravdu prakticky neprostupné hranice. Dále přijde informace, že se budou moci otevřít hranice k cestám na Slovensko a do Chorvatska. Pan vicepremiér Hamáček potom píše: měli bychom si dát pozor, než takové informace pustíme ven. A mezitím začíná vyjednávání pana premiéra s chorvatským premiérem o tom, jak naši občané budou moci vycestovat. Tak já se znovu ptám proč tady uvádím tyto příklady jaký je ten plán a proč jsou ty informace každý den jiné?